Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o položení doplňujícího dotazu? Je tomu tak. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za odpověď.

Protože to daňové přiznání nikdy na dvě poloviny nebo na dvě části plus jako fyzická osoba nikdy podávat samostatně nebudu, budu podávat vždycky jedno.

Takže spojení, jestli by šlo. Děkuji.

Samozřejmě, pokud byste použila datovou schránku fyzické osoby ve chvíli, kdy jste podnikající osobou, tak se dopouštíte chyby.

Děkuji. Nyní je na řadě paní poslankyně Schillerová, která není přítomna, takže její interpelace propadá. Dále pan poslanec Nacher, taktéž není přítomen, takže interpelace propadá. Je tedy na řadě pan poslanec Koten, který interpeluje pana ministra Stanjuru, prosím. Děkuji za slovo.

Chtěl jsem se zeptat, zda tedy to sjednocení nebo respektive přeřazení různého typu zboží, ať je to teplo, elektřina, plyn a tak dále, do vyšší sazby, zda to vidíte jako nezbytné, protože z mého pohledu by bylo vhodnější zdanit nadnárodní korporace, eventuálně dividendy, které jsou vyváděny bez jakéhokoliv zdanění mimo Českou republiku.

Na druhé straně tedy chcete podporovat hazard snížením daní. Děkuji za odpovědi. Také děkuji. Protože pan ministr Stanjura není přítomen, bude vám odpovězeno do 30 dnů podle jednacího řádu.

Dávám vám další prostor, prosím.

Dále bych se vás chtěl zeptat na dostupnost zdravotní péče na menších městech a obcích, protože jak tady všichni už delší dobu poukazujeme na nedostatek zubních lékařů, ten problém se nám samozřejmě prohlubuje.

Jak vidím, pan ministr přišel, je to velmi dobré.

Pokud tomu tak není, tak vašich pět minut prosím na odpověď.

Problém je, že není žádný legislativní nástroj, jak umožnit dodavatelům, distributorům, aby je distribuovali do všech lékáren a naprosto plošně.